A nyní máme tedy novelu. Takže novela tedy pandemického zákona. V čem jsou odlišnosti?

Kdo to bude koordinovat? Takže to já vidím jako velmi zásadní problém, na kterém by se mělo pracovat.

Teoretické bylo možné, což samozřejmě do té doby platí, že ta opatření se deklarují pouze písemně.

Za druhé přicházejících z rizikových oblastí, opět na 72 hodin. Za třetí nařizování izolací a karantén formou příkazu na místě, nikoliv rozhodnutím podle § 8a, který může vydat jakákoliv nedefinovaná pověřená osoba.

Dnes víme, pokud vím, tak se bude načítat v podstatě úprava, aby tomu tak bylo do konce listopadu.

Děkuji za pozornost.

Pane ministře, máte slovo. Je potřeba si ale uvědomit, že řada těch věcí byla opravdu diskutována jak v minulé, tak v současné vládě. Ony tam zůstaly, a tak jak prostřednictvím paní předsedající to pan poslanec říkal, já jsem tu legislativu zdědil.

Takže ono je to u řady těch opatření. Já si nemyslím, že ta opatření jsou špatně nastavena v pandemickém zákonu. Ano, rozumím tomu, že tím, že byly volby, tím, že byl konec roku, začátek a tak dále, tak možná ne každý měl dostatek času to prostudovat, seznámit se s tím, vidět ta opatření.

Očkováním chráním sebe, abych neumřel, neměl závažný průběh.

Tak tolik snad jenom na vysvětlení. Pane ministře, já vám děkuji za dodržení času.

Paní poslankyně, máte slovo. Já vám děkuji, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, minimálně ti, co sledujete zde.

První bod, který jsme považovali za důležité zmínit, zde již zazněl, ten není součástí našeho pozměňovacího návrhu. To se jedná o tu účinnost, tento bod byl načten v rámci pozměňovacího návrhu zdravotního výboru. Dovolte mi tedy prosím přednést ty ostatní body, které jsou písemně nahrány v systému pod číslem 297, přičemž prvním důležitým bodem je úprava mimořádných opatření, která se týkají veřejných akcí. Upravujeme návrh pandemického zákona tak, aby veřejné akce bylo možné omezit, ale ne zcela zakázat. Současně upravujeme podmínku kumulace fyzických osob, nejenom co se týče jednoho místa, ale současně i co se týče jednoho času. To znamená, kumulace na jednom místě a v jednom čase je ta podmínka pro to, aby bylo možné omezit veřejnou akci. Stejná podmínka se vztahuje i na zasedání a akce orgánů veřejné moci. I zde odstraňujeme možnost z celkového zákazu, je zde pouze možnost omezit, samozřejmě pokud budou splněny podmínky. Je to něco, co bylo v posledních dnech velmi diskutováno, opakovaně zde ze strany opozice i polemizováno, kritizováno.

Neomezujeme se prosím na tu SMS. Zaznívá zde opakovaně diskuse, co se stane, když někdo nemá telefon.